Protože vyčítat druhému to, co sám činím, nemyslím, že je úplně správné. Já bych si dovolil navrhnout, abychom v těchto věcech byli trošku zdrženlivější a apeluji nejenom na opozici, ale i na vládní koalici, tak abychom nebyli vždycky osobní, abychom se zkusili nad některé věci povznést, abychom se věnovali skutečně té podstatě věci, tak abychom co nejvíce řešili ty skutečné problémy a abychom si skutečně dávali velmi záležet na tom, aby ta naše vystoupení směřovala k tomu, abychom demokraticky rozhodli o tom, jaká je vůle Sněmovny. Konečně dobře si pamatuji, když v tom minulém období, kdy my jsme byli v opozici a hnutí ANO bylo v koalici, mělo vládu mimochodem tato vláda měla ve svém programovém prohlášení, že udělá důchodovou reformu, což nesplnila, a to se můžeme vrátit ještě dál. Ještě když jsem byl členem Sobotkovy vlády, tak si dobře pamatuji, jak tehdejší ministr financí říkal, že do několika dní předloží svůj vlastní návrh důchodové reformy.

Zažil jsem si oboje a myslím si, že je potřeba s tímhle počítat. Takže nesmí to být ani tyranie většiny, to je konečně i základ moderní demokracie, kterou otcové zakladatelé ve Spojených státech měli na mysli. Ale stejně tak nemůže být i tyranie menšiny konečně slyšeli jsme tady i judikát Ústavního soudu.

Dovolte mi tedy, abych na závěr řekl, že ta slova, která tady zazněla, která nepovažuji za přesná, možná to skutečně je jenom opomenutí, já předpokládám, že tady sedí slušní lidé, takže to má skutečně význam, právě proto, abychom si řekli, jak to skutečně je a ty výroky, které jsem tady četl, jasně dokazují, že to moje vystoupení se zakládá na faktech. Nyní faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

Mluvím také klidným, monotónním hlasem, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, jako vy. Nebo s přednostním právem. V každém případě, my jsme tady byli poučeni panem poslancem Jakobem, prostřednictvím paní předsedající, že se máme držet tématu, že třetí čtení je k čemu? K tomu, abychom vystupovali k danému tématu, to znamená, k pozměňovacím návrhům, které byly načteny. Takže nám tady dal takový krásný exkurz.

Nic jsem nezaznamenala, co by se týkalo vaší údajné daňové reformy, nic jsem nezaznamenala, že byste tam obhajoval pozměňovací návrhy nebo měl nějaký svůj názor k nějakému pozměňovacímu návrhu. Pouze jsem zaznamenala krásný proslov, kdy jste nám ve své podstatě vyčinil. Jenom my si dovolujeme tady něco říkat.

Děkuji za slovo.

Já jenom tady mám... Prostřednictvím, promiňte, ano, máte pravdu, prostřednictvím paní předsedající.

Já děkuji moc a vaším prostřednictvím budu hovořit k panu Bělobrádkovi.

A to pravicová opozice, jak se tady píše, čtyři a půl hodiny přednášela návrhy na změnu programu, takže se Sněmovna ke třetímu čtení vůbec nedostala. Hlasování o programu neprosadila, schůze tak mohla formálně začít a prosadila tedy (?), v pátek 18. prosince pokračovalo třetí čtení, rozprava trvala asi tři a půl hodiny, pokračovaly obstrukce, došlo i na osobní invektivy. Pozornost vyvolal místopředseda Sněmovny Petr Gazdík, když řekl, že se cítí být částečně nalomen argumentem ministra financí Andreje Babiše. Vy máte v tuto chvíli ve třetím čtení tady tuto novelu zákona o důchodovém pojištění otevřenu ani ne pět hodin v rozpravě. Ani ne pět hodin!

Co to znamená? Že se nestydíte. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Šafránková. Já vás prosím o ztišení. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní předsedkyně.

A já chci, aby tady jasně zaznělo na tento mikrofon, že jsem nedostala prostor okomentovat, proč chci tento pozměňovací nebo tento návrh na vrácení do druhého čtení podat.